Já tady rád slyším, že Ministerstvo vnitra říká, že to půjde. Já věřím tomu, že i tenhleten zákon nás popostrčí.

Pokud by si to Ministerstvo vnitra chtělo vzít, já ty řidičáky předám zítra. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Ivan Adamec s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Kolovratník, po něm pan poslanec Váňa. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, pane předsedající, tohle mě vždycky pobaví, když tady slyším kompetenční záležitosti, které ovšem na úřadech s rozšířenou působností vůbec nehrají žádnou roli. Občan přijde na úřad a je mu úplně jedno, jestli to padá pod Ministerstvo dopravy, pod Ministerstvo vnitra. On přichází na úřad, na konkrétní úřad v konkrétním městě, a kde jsou pořád úředníci jednoho úřadu. To znamená, nám skutečně v těch obcích, těm občanům, je úplně jedno, pod jakou kompetenci to spadá. Pan poslanec Kolovratník, po něm pan poslanec Váňa. Dobrý podvečer. Ale nechci emotivně schválně zlobit a být ošklivý. Ten návrh tam byl. A pokud si dobře pamatujete, téměř na poslední chvíli před třetím čtením jsme právě tato ustanovení týkající se této problematiky, tak jsme se nakonec tady ve Sněmovně dohodli, tak jsme je z toho finálního hlasování, změnili jsme postoj a byli jsme proti nim právě z důvodů, které tady dnes zmiňuje pan ministr. Michalovi Kučerovi dávám do jisté míry za pravdu, ten čas běží rychle. Je to dobrá služba. A určitě se tady všichni shodneme, že my jako Sněmovna, legislativa, můžeme a máme dávat podněty exekutivě, aby byla rychlejší a výkonnější.

Pan ministr o to požádal, takže já chci vyslyšet to volání a navrhuji prodloužení lhůty na projednávání této novely o 20 dnů, tedy celkem na 80 dnů. Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar a pan poslanec Ivan Adamec. Po něm pan poslanec Váňa. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pane ministře, zaujala mě vaše slova, kdy jste hovořil, že jsou nějaké technické problémy, které brání přenosu fotografie z občanského průkazu na řidičský průkaz. Nechci vás tady s touto tematikou interpelovat ve čtvrtek. Čili bych vás tímto požádal, jestli byste mi mohl ty technické, nebo vaše úředníky požádat, aby zpracovali ty technické problémy a písemně je předali, abych se na to mohl podívat. Jako technik mi to připadá trošku, řekněme, divné. Děkuji. Pan poslanec Ivan Adamec, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová. Děkuji, pane předsedající.

A prosil bych, skutečně, nechte si to někam jinam. Děkuji. Pan poslanec Váňa. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, musím říct, že v tomto případě návrhu zákona nejsem ve střetu zájmů, neboť řidičský průkaz už mám, tak jako většina z vás. Nicméně si myslím, že počet občanů, kteří řeší problémy s registrem řidičů a musí přicházet na úřad, je natolik veliký, že bychom se opravdu mohli zamýšlet i nad takovouto dílčí věcí, která zjednoduší občanům život. To, že se tam našly nějaké dílčí technické problémy, snad máme naše úřady k tomu, aby problémy řešily, ne aby je vytvářely. Myslím, že to zvládnou. Věřím i Ministerstvu dopravy v tomto případě. Možná. Je dobré si říci, že podpořit mobilitu občanů v dnešní době, kdy i třeba úřady práce dávají příspěvek na to, aby lidé mohli dojíždět do práce, ale tím, že do práce dojíždějí, tak vlastně ztrácejí kontakt s úřady ve své domovské obci, že skutečně v dnešní době propojení informačních systémů je absurdní, kdy vážeme výkon těchto činností na konkrétní místo. A možná když prodloužíme na 80 dní tu lhůtu, za což bych se také přimlouval, tak mezitím se objeví nějaké nové technologie, které to zjednoduší. Dneska ta technika jde strašně rychle dopředu. Nicméně pusťme tento zákon do prvního čtení a řešme ve výborech, jak jej upravit tak, aby byl dobrý pro lidi a realizovatelný pro naše úřady.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. A to byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Ptám se na závěrečná slova.

A potom bylo navrženo prodloužení o 20 dnů, což znamená na 80 dnů. Děkuji. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Ještě závěrečné slovo. Prosím, paní poslankyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem ráda, že jste pochopili, že cílem této novely je zjednodušit život občanům, i když možná nezjednodušíme život poslancům ve výborech, protože se samozřejmě budeme muset vypořádat s připomínkami, které zazněly zde a které má Svaz měst a obcí, a i s tím, co říkal pan ministr. Předem děkuji za podporu tohoto návrhu. A nyní se tedy už opravdu budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, nicméně je tady protinávrh pana poslance Klána, který jako garanční výbor navrhuje výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Paní poslankyně Matušovská navrhla přikázat tento návrh hospodářskému výboru. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti?